Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji přeřazení sněmovního tisku 532, bod číslo 9 navrženého programu, zákona o České národní bance, na konec bloku druhých čtení. Ten tisk má dvě poměrně důležité problematiky v sobě zahrnuté, a to regulaci nemovitostního trhu ze strany České národní banky a nové pravomoci České národní banky ve vztahu k operacím, které může dělat.

Byl bych rád, kdyby bylo možné toto jednání absolvovat ještě předtím, než proběhne druhé čtení, protože pak už nebude možné dávat pozměňovací návrhy.

Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová k pořadu schůze, připraví se pan poslanec Marek Výborný.

Proč tak činím?

Děkuji. Prosím o klid!

Ano, někteří kritizují Evropskou unii, ale my jsme součástí Evropské unie, náš stát v tomto má být sám aktivní. A já jsem se chtěla seznámit s tím, jaká byla pozice Ministerstva průmyslu a obchodu, jestli také vznášelo požadavky a kritiku k této dohodě, jak bylo úspěšné, a s tím vším bych byla ráda, abychom byli seznámeni. Děkuji. Pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Golasowská. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, ministři, dámy a pánové, já bych si dovolil na začátku této schůze požádat o pevné zařazení bodu číslo 16, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, a související novela exekučního řádu. Jedná se o ten zásadní bod, který projednáváme už řadu měsíců.

Protože ten sněmovní dokument je k dispozici už od začátku tohoto měsíce, jsem přesvědčen, že můžeme pokračovat v druhém čtení této novely, tohoto sněmovního tisku 545, a ideálně tak, aby zůstal prostor minimálně třiceti dnů pro přípravu pozměňovacích návrhů. Tak bych si dovolil požádat Sněmovnu o pevné zařazení na variabilní týden, to znamená v týdnu od 9. února.

Pátek 12. února jako první bod po bloku třetích čtení. Předesílám, že to je poměrně rozsáhlá novela, která je zcela v duchu také vládního prohlášení vlády premiéra Andreje Babiše, takže předpokládám, že tady je opozice i koalice zcela ve shodě, a bylo by dobré pokročit v projednávání a zde ve druhém čtení umožnit poslancům načíst pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu dokumentu tak, abychom se mohli posunout dát a ve třetím čtení hlasovat o návrhu zákona, kterým nutně potřebujeme kultivovat celé exekuční prostředí a prostředí vymáhání dluhů v České republice. Děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Golasowská k pořadu schůze. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne a chtěla bych vás požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 593.

Děkuji za podporu. Děkuji. Jenom upozorňuji, že tam již padly nějaké návrhy na první a druhý bod ze strany pana předsedy Faltýnka. Uvidíme, jak dopadne hlasování. Paní poslankyně Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o zařazení bodu 30, sněmovní tisk 1006, a to na pátek 22. ledna jako první bod. Tento sněmovní tisk představuje návrh a týká se mimořádného příspěvku pro samoživitelky a mladé rodiny.

Samoživitelky a samoživitelé se skutečně ocitají v době velké nejistoty. Řada domácností byla postižena vysokým propadem příjmů. A právě tato skupina, o které jsem hovořila, na ni to dopadá nejvíce. Z řady průzkumů je vidno, že v důsledku krize celá řada z nich přišla o práci nebo se zadlužila. A situace je o to vážnější, že matky samoživitelky představují vedle seniorek druhou nejohroženější skupinu ohroženou chudobou. Navrhujeme vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 6 000 korun. My jsme tento návrh předkládali také v rámci projednávání takzvaného rouškovného a chtěli jsme upozornit na to, že nejen důchodci, ale i samoživitelky a samoživitelé jsou na tom v současné době špatně, co se týká jejich příjmů. Po konzultacích s Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme revidovali trošku do Senátu pozměňovací návrh, který se tohoto případu týkal.